Děkuji. Já jenom velmi stručně se pokusím na některé na většinu z těch podnětů zareagovat.

Na to bych chtěla upozornit.

Devadesát devět podnětů přichází od občanů a já se jimi samozřejmě zabývám a řeším je s nejlepším vědomím a svědomím.

A to já při všech těchto návštěvách dělám a dostávám tedy i informace, které poslanec, který tam přijede a nechá se provádět personálem, nikdy nedostane.

A já jsem pouze požadovala, aby k některým situacím, které jsou už dnes upraveny v azylovém zákoně, například to, že vstoupí bez dokladu, to už je dnes upraveno, že vlastně se nestíhá, tak aby tam byla zohledněna i ta další situace, která bývá prostě běžná.

O nic jiného nejde. Prosím vás, nebudu. Prostě nebudu.

Pochopte, že já mám nějaké zákonné úkoly a ty prostě plním.

Pak tady bylo namítáno dostala jsem otázku, kterou jsem chtěla zodpovědět, s tím souhlasem...

To bych si dovolila tak poznamenat.

Já se domnívám, že nikoliv.

Dobré poledne, paní poslankyně, páni poslanci. Pane předsedající, já bych si pouze dovolil zopakovat usnesení petičního výboru, které zní ve smyslu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014 dle sněmovního tisku číslo 446.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.